Co se týče další reakce na tu válku, tak bych chtěl říct, že jsme stáhli několik desítek českých diplomatů z Ruska, z Ukrajiny, probíhala poměrně dramatická evakuace. Chtěl bych poděkovat všem, kteří se na tom podíleli. Dneska už opět máme diplomatickou přítomnost zpátky na Ukrajině.

Podruhé jsem byl na Ukrajině teď v červenci.

To se odehrávalo letos, před několika měsíci.

Ale to je realita. A aby nebylo mýlky, nešlo o žádný omyl, jedná se o systematickou metodu, kterou ruská vojska postupují.

Věřím, že Ukrajina zvítězí, a věřím, že Česká republika a česká vláda tomu napomůže pomocí, kterou dodáváme, protože je to v našem vlastním zájmu.

Původně jsme plánovali, že na tom budeme pracovat po předsednictví. Přece jenom situace ve světě nebyla taková, aby ten sankční zákon měl velkou prioritu, nicméně po zahájení invaze jsme zrychlili tyto práce. Chtěl bych poděkovat, že Sněmovna ho již projednala v prvním čtení a dneska i zahraniční výbor jej poslal do druhého čtení. K míře spolupráce v bezpečnosti asi koneckonců sluší poznamenat, že to byly právě ty dvě politické strany, které svolaly tu dnešní schůzi, ANO a SPD, které zavetovaly možnost přijmout ten sankční zákon hned v prvním čtení. Mohli jsme už dnes mít funkční platný sankční zákon, mohli jsme už na tom za vládu, za ministerstvo pracovat.

A je to vaše vizitka před voliči, jestli necháte vládu pracovat a hájit zájmy, nebo jestli nás tady budete držet. Ten sankční zákon zajistí lepší ochranu lidských práv. Já jsem na tom, a to asi někteří z vás víte, pracoval už jako poslanec v minulém volebním období.

My jsme o to hodně stáli, já jsem na tom hodně pracoval, řekněme, že jsem lobboval, kontaktovali jsme na různých úrovních další státy.

Myslím si, že patří opět velký dík všem, kteří se na tom podíleli. A je to do určité míry symbolické, že my nahrazujeme Rusko, nahrazujeme agresora, abychom tam prosazovali hodnotovou politiku, která je jednoznačně v zájmu České republiky.

Já vím, že tady u SPD to téměř znamená sprosté slovo, ale myslím si, že každý, kdo se v životě ocitl v nějaké nepříjemné životní situaci, právě pomocnou ruku mu podaly neziskové organizace, takže já jsem za to velmi rád. Nejsou to prázdná slova, když se pomáhá opozici. Česká republika, Československo, my jsme zažili za posledních sto let padesát let totality. Bez podpory ze zahraničí bychom se nedokázali zvednout, vrátit zpátky do Evropy a stát se členy Evropské unie a Severoatlantické aliance, takže si toho važme a podporujme demokracii a hodnoty i jinde ve světě.

Štěstí přeje připraveným, řekli jsme to dopředu, sháníme podporu.